Konačan prijedlog Zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekat tehničke pomoći, drugo čitanje P.Z.E. br.388 predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandman je podnio Klub zastupnika Glasa i HSU-a, molim predstavnicu predlagatelja poštovanu državnu tajnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andreju Metelko Zgombić da se očituje o podnesenom amandmanu. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo, Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman, amandman broj 1. Naime, Zakonom o državnim službenicima već je uređena situacija kada državni službenik odlazi na određene projekte, čak ima uređeno mirovanje radnog odnosa i onda kada se vraća, vraća se na isto radno mjesto, a pod određenim uvjetima na odgovarajuće radno mjesto. Isto rješenje smo ugradili u ovaj prijedlog Zakona i smatramo da taj prijedlog se uklapa u postojeći pravni okvir i da ga ne bi trebalo mijenjati. Ostajemo pri onome što je Vlada predložila u konačnom prijedlogu Zakona. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena Državna tajnice ovim amandmanom smo zapravo željeli pojasniti činjenicu da ljudi koji odlaze da kad se vrate da im se osigurava mogućnost povratka na isto radno mjesto sa željom da što kvalitetniji stručnjaci zaista zastupaju interese RH, da bude interes da se odlazi a ne da se ne odlazi i rade takvi poslovi, stoga molim glasanje o ovom amandmanu. Glasujmo o amandmanu kojeg Vlada ne prihvaća.

Idemo na amandman br.2. istog Kluba zastupnika. Niti amandman br.2. Vlada RH ne prihvaća. Naime, člankom 19. predloženog Zakona u stavku 1. je već određeno da stručnjaci Hrvatski koji idu na te projekte obvezni su obavljati te zadatke na stručan način i u skladu s pravilima EU. Tim više što u članku 2. konačnog prijedloga zakona je navedeno na koji način se ti poslovi trebaju obavljati, upravo sljedeći pravila struke te smatramo da nema potrebe posebno u stavku 2. članka 19. nadodavati još jednom da su oni obvezni djelovati u skladu s vrhunskim kriterijima. Jednako tako smatramo da je izričaj stavka 2. korektan i kad je riječ o interesu RH, naime podrazumijeva se da Hrvatski stručnjaci kada djeluju u okviru ovih projekata djeluju i u interesu RH.

Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena Državna tajnice, ovaj amandman ide baš na tragu tog da je interes stručnjaka, hrvatski stručnjaka da zastupaju interes RH, da budu najkvalitetniji, da svoja najkvalitetnija znanja u korist, naravno RH u svim okvirima zastupaju i baš zbog prakse smo išli sa ovakvim amandmanom i smatramo da taj amandman ne bi na jedan način naštetio nego bi poboljšao izričaj zakona, zbog toga nam je izuzetno žao da niste imali razumijevanja za to i molim glasanje. Glasujmo o amandmanu kojeg Vlada ne prihvaća. Zahvaljujem se i Državnoj tajnici. Amandman nije dobio potreban broj glasova. Prelazimo sad na glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekata tehničke pomoći. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova 119 za

Konačni prijedlog Zakona o lovstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 339, predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava zaključena, Vlada je podnijela amandmane. Poslovnika o ovako podnesenim amandmanima mora se složiti većina nazočnih zastupnika. Dajem na glasovanje prijedlog da se provede rasprava o amandmanima Vlade RH, molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 101 za, 15 suzdržanih i 2 protiv, da smo donijeli odluku da ćemo provesti raspravu o amandmanima Vlade RH. Molim predstavnika predlagatelja, poštovanog Željka Kraljička, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede da obrazloži podnesene amandmane, ima ih 2, pa vas molim da i jedan i drugi amandman odmah obrazložite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, očitovat ćemo se o 2 amandmana koje predlaže Vlada RH. Prvi amandman je na članak 21. stavak 7. podstavak 2., predloženom dopune odredbe se dodatno uređuje i usklađuje tako da se objedinjuju uvjeti iz prekršajnih i kaznenih područja te se usklađuju uvjeti koje treba ispunjavati lovoovlaštenik koji prijenosi pravo lova sa uvjetima koje treba ispunjavati primatelj prava lova prema odredbama članka 22. stavak 1. podstavak 3. odnosno predlaže se da se protiv lovoovlaštenika ne smije uz prekršajne biti pokrenuti ni kazneni postupci za kaznena djela protuzakonitog lova. Drugi amandman je na članak 47., odredbama članka 47. je izmijenjen radi jasnoće vezane uz izdavanje suglasnosti na program zaštite divljači kojima se uređuje zaštita i lov divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta te iz istih predložene izmjene razvidno što se dešava kad suglasnost Ministarstva na program izostave odnosno kada je odbijena te se protiv koje akta Ministarstva može pokrenuti upravni spor. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Pa dajem na glasovanje prvi amandman Vlade, molim glasujmo.

Utvrđujem da je sa većinom glasova, 76 za, 26 suzdržanih i 11 protiv prihvaćen prvi amandman Vlade te on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Sada dajem na glasovanje drugi amandman Vlade, molim glasujmo.

Utvrđujem da je dobio potreban broj glasova, 73 za, 27 je suzdržanih i 10 protiv i tako je prihvaćen prvi amandman Vlade te on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Sada prelazimo na odlučivanje o ostalim amandmanima koji su podnijeli zastupnik Alen Prelec, Klub zastupnika HSS-a, Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e i zastupnik Bojan Glavašević. Pregled amandmana dostavljen je elektroničkim putem, ponovno molim državnog tajnika, poštovanog Željka Kraljička da se očituje o amandmanima. Idemo na prvi zastupnika Alena Preleca. Predloženi amandman Vlada RH ne prihvaća iz razloga što minimalne površine od 500 ha potrebe za ustanovljavanje lovišta, otvorenih lovišta na zemljištu u vlasništvu pravne i fizičke osobe, propisane su iz razloga što se na tim površinama osigurava kvalitetno gospodarenje lovištem a ujedno omogućava vlasnicima takvih površina privatnih lovišta da na svom vlastitom zemljištu mogu provoditi mjere zaštite nastanka šteta na poljoprivrednim usjevima. Isto tako, nepotrebno je propisivati potrebu pristanka lovoovlaštenika vezano uz osnivanje privatnog lovišta na površinama na kojima je već ustanovljeno lovište budući da je postupak ustanovljavanja privatnog lovišta propisan odredbama članka 16. prijedloga zakona. Izvolite kolega Prelec. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo žao mi je što niste prihvatili ovaj moj amandman, prije svega ja smatram da bi trebalo tražiti dosadašnjeg lovoovlaštenika da da pristanak za novo lovište jer se u ovom slučaju njemu smanjuje lovište, mislim da bi to bilo nešto što bi bio kompromis u svemu tome skupa. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Idemo na drugi amandman Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, izvolite. lovišta u interesu je RH čime se osigurava pravo lova na zemljištu u vlasništvu fizičkih pravnih osoba. Nije potrebno tražiti suglasnost vlasnika jer se na tim površinama zakonom povjerava isključivo samo pravo lova pri čemu se ne zadire u pravo vlasništva svake osobe. Očitovanje, kolega Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Ne prihvaćamo vaše objašnjenje, pravo vlasništva se ne bi smjelo degradirati odnosno trebalo bi se što je manje moguće ne samo u ovom zakonu nego bilo drugdje degradirati. Vašim mjerama koje mi želimo promijeniti ovim amandmanom znači ograničava se pravo kretanja vlasnika zemljišta po njegovom vlastitom zemljištu. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Idemo na amandman broj tri Kluba zastupnika HSS-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Predloženim izmjenama raspodjela sredstava prikupljenih od naknada za koncesiju i zakup prava lova u članku 31. prijedloga zakona Ministarstvo poljoprivrede jedinicama područne odnosno regionalne samouprave, osigurana su financijska sredstva za provedbu zakona i financiranjem mjera određenih ovim zakonom i donesenim aktima, a u što je uključeno i osiguranje lovišta, zaštite i čuvanja lovišta koje nisu pod ugovorom, naknade za štete od divljači u lovištima koje nisu pod ugovorom, provedba natječaja za lovišta, promidža i formiranje iz područja lovstva i provođenja mjera za sprječavanje šteta od divljači. Očitovanje kolega Lenart, izvolite. Zahvaljujem. Nismo ni očekivali da će Vlada prihvatiti jedan Amandman HSS-a i smatram da se ovim uzimaju skoro sva sredstva županijama za razvoj i njihovih lovišta i čudim se zajednici županija da nitko nije na to reagirao, čudim se mom županu sisačko moslavačke županije Žiniću da ni on nije reagirao, iako znam da je lovac s obzirom da organizira i lovni bal. Županija na ovaj način ostane bez određenog dijela novca koji im je svakako potreban, a spuštene su im obveze za provođenje mjera iz lovstva.

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo sada na Amandman broj 5 budući je Amandman broj. To je Amandman zastupnika Bojana Glavaševića. Stav je predlagatelja da je odredbama predmetnog stavka ispravno uređen sadržaj lovo gospodarskih planova vezan uz gospodarenje lovištem dostupan javnosti. Svi podaci iz smjernice iz lovo gospodarskih planova su dostupni javnosti, izuzev onih podataka za koje izrađivač lovo gospodarske osnove imao financijski izdatak. Npr. to su podaci za klimu, za padaline, za sumu temperatura, za biologiju pojedinih životinja koje jednostavno trošak samoga izrađivača i dio autorskih prava, a svi ostali podaci koji su vezani za planove, brojno stanje divljači, odstrelne količine, matični fond su dostupni prijedlogom ovog zakona javnosti. Očitovanje, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Meni je žao što niste prihvatili ovaj Amandman zato što smatram da ako je divljač javno dobro, a jeste, onda doista svi podaci vezani za gospodarenje, pa i ovi koje vi ne želite zapravo učiniti javno dostupnima, bi trebali biti javno dostupni hrvatskim građanima. Dakle, smatram da doista ne može biti komercionalni interes ispred javnog interesa. Ako ti podaci nisu sporni, mislim zašto ih ne učiniti dostupnima. Tražite glasovanje? Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Idemo na Amandman br. 6 zastupnika Alena Preleca. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo nije u mogućnosti provoditi direktno osposobljavanje lovnika, kako u obrazloženju iznosi predlagatelj. Povjeravanje osposobljavanja za lovnika Hrvatskom lovačkom savezu kao pravnoj osobi kojoj su povjerene i druge javne ovlasti, smatramo prihvatljivima upravo iz obrazloženja predlagatelja da se radi o osjetljivom pitanju koje uključuje upravljanje vatrenim oružjem, ali za što su smatramo kako je Hrvatski lovački savez uvažavajući njegovo dugogodišnje postojanje i djelovanje na unapređenju lovstva, izuzetno kompetentan da provodi. Očitovanje. Povlačim Amandman. Zahvaljujem, pa idemo na Amandman br. 7. kluba zastupnika Živog zida i Snage. Amandman se ne prihvaća. Obveza lovo ovlaštenika odnosno odgovornih osoba za provedbu lova i svih ostalih sudionika lova je osigurati sigurnu provedbu i poštivanje svih sigurnosnih uvjeta za nesmetano obavljanje lova. Ostalim odredbama Zakona o lovstvu propisane su područja na kojima je dozvoljena uporaba lovačkog oružja, a isto tako i uvjeti i način korištenja lovačkog oružja, uvjeti i načini lova, dodatno se propisuju prateći provedbeni Pravilnici, a pri izradi novih Pravilnika predmetne odredbe na odgovarajući način će se uzeti u obzir. Izvolite. Međutim, što je sa neometanim uživanjem prava vlasništva? Našim Amandmanom propisali smo, dakle, da je lovo ovlaštenik dužan upozoriti vlasnike zemljišta, dakle, na kojima se obavlja lov prije početka samoga lova. Opet, idemo u degradaciju prava vlasništva, dakle, može se raditi na tuđoj zemlji nešto bez da se uopće pita, to nije prihvatljivo. I druga stvar, ako se obavljaju poljoprivredni radovi na tom terenu, mi dajemo ipak prednost vlasniku i njegovim radovima, nego lovu. Zato tražim glasovanje o ovom Amandmanu. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 8 istog kluba zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Prema odredbama čl. 79, st. 2. u dopuštene radnje i zahvate za sprečavanje šteta od divljači koje je dužan poduzimati oštećenik, između ostaloga, je uporaba mehaničkih, električkih i kemijskih zaštitnih sredstava koja je, na zahtjev oštećenika, dužan osigurati lovo ovlaštenik.

To znači da svatko tko je oštećenik može od lovo ovlaštenika zatražiti vrstu kemijskog sredstva koje je u skladu sa ekološkim certifikatima da primjeni na svojoj ekološkoj proizvodnji. U slučaju da takva sredstva ne postoje na tržištu, mogu se tada zatražiti ostala mehanička i električne naprave kako bi se spriječile nastanak šteta na poljoprivrednim kulturama. Mislim da je svima jasno da je nužno osigurati neometani rad i uvjete rada poljoprivrednicima, pogotovo onima koji se bave ekološkom poljoprivredom. Ako dođe do kontaminacije jedne površine, dakle, znamo da je to potreban dugi period i da se steknu certifikati i da se površina održi čistom. Samo jedna kontaminacija mogla bi narušiti cijeli niz iz statusa i sredstava financiranja, zato tražim da se dodatno naglasi na ovaj način ovim amandmanom. Tražim glasovanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Konačnim prijedlogom zakonom o lovstvu i prekršajnim odredbama članka 92. stavak 1, točka 21, koji glasi: lov ili dopuštenje lova divljači na močvarnim staništima, uporabom naboja sa olovnom sačmom je kažnjivo. Sukladno sa odredbama podzakonskog propisa koji se propis na način uporabe lovačkog oružja i naboja, i koji svojim propisima zabranjuje uporabu olovne sačme na močvarnim staništima i na koji se prekršajne odredbe pozivamo, smatramo da smo kvalitetno uredili ovako, vama predložen amandman u okviru našeg konačnog prijedloga zakona. Žao mi je što niste prihvatili amandman, jer ako nema propisane sankcije za neki prekršaj, onda to zapravo nije prekršaj.

Mislim, a i zašto bi ako ne postoji sankcija za tako nešto. Ne bih htio zvučati grubo, ali ako nešto je zabranjeno, a zapravo nije zabranjeno, da li onda postoji ikakva intencija da se zapravo to zabrani. Žao mi je što niste ovo uvažili. Nije ovo pitanje nekakvog svjetonazora ili nekakvog politikanstva, ovo je jednostavno pitanje dosljednosti ako ste nešto zabranili da onda mora postojati i sankcija, ako se ta zabrana prekrši. Tražim glasanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Zahvaljujem se i državnom tajniku. Niti ovaj amandman nije dobio potreban broj glasova i prije prelaska na glasovanje, Klub zastupnika HSS-a. Kolega Lenart, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, Klub HSS-a traži stanku kako bi se konzultirao o glasovanju o ovom zakonu. S obzirom da smo mi tražili da ovaj zakon ide u treće čitanje, jer je daleko lošiji od prethodnog zakona, zakon koji nema niti jednoga instrumenta kojim bi se natjeralo lovačka društva da plate odštetu poljoprivrednicima, jer više nema police osiguranja koje su obvezne priložiti se uz ugovor. Pohvalno je da ste riješili nalet divljači na vozila kroz osiguranja, ali poljoprivrednici na ovaj način će biti oštećeni i imat će, daleko više problema oko pokušaja istjerivanja naknade na štetu kojim počini divljač na njihovim usjevima. Ovaj zakon je napravljen loše i za male lovačke udruge koje zbog nedostatka osiguranja će morati na raznorazne načine snalaziti se da plate štete, što neće moći što će biti veliki problem njih i onih vlasnika zemljišta bez prava lova na čijem je zajednička lovišta su ustanovljena. Jedino su ovdje prošla dobro velika državna lovišta gdje su zakupnici ili fizičke osobe ili pravne osobe koji, eto jednostavno neće biti prisiljeni ni na jedan način platiti štetu, jer u Zakonu nije niti stavljeno da se ukoliko se ne podmiri šteta nastala na poljoprivrednim usjevima, ukida koncesija nekom od lovozakupnika.